Monitorování musí být plynulé a obrazový a zvukový záznam z tohoto monitorování musí být jasný, zřetelný, rozlišující a kvalitní, musí být patrny zejména číslice na ruletovém kole a na hracích stolech, označení a počet žetonů i hodnoty karet. Musí být také zajištěno zabránění poškození záznamů, a to tak, že záznamy umístíme do odděleného a zabezpečeného prostoru.

V této kapitole je proto nutné probrat se právní úpravou obsaženou v předpisech českého právního řádu, která upravuje herní problematiku...

Dovolte mi, abych se zaměřil jak na občanskoprávní aspekty her, tak především na jejich veřejnoprávní úpravu obsaženou v loterijním zákoně, sloužící k zajištění řádného provozování hazardních her na našem území.

Jaké jsou občanskoprávní aspekty herní problematiky? V pojetí občanského zákoníku představují hry dva typy smluv sázka a hra dále v občanském zákoníku specificky neupravené a řídící se tak obecnou úpravou závazkových právních vztahů.

I pro ně však platí úprava obsažená v občanském zákoníku, pokud loterijní zákon neupravuje problematiku her odlišně. Ve třetí kapitole bych se jednou pravděpodobně za několik nocí rád zabýval úpravou účastníka hazardní hry i z pohledu úpravy občanského zákoníku.

Náležitostmi právnických osob, jejich formami a závazkovými vztahy mezi nimi apod. se pak zabývá právo obchodní. Na problematiku her se uplatňují ale i jiná ustanovení občanského zákoníku s různými účinky, jejichž rozbor si teď krátce, krátce provedeme.